Je opravdu možné vyloučit tak rychle jako možný zdroj znečištění firmu, prokazatelně disponující kanálem umožňujícím vypouštění kyanidy obsahující odpadní vodu z čističky přímo do toku řeky? Jak máme mít důvěru v instituce, které nejsou schopny ani za rok odhalit toho, kdo kyanid do řeky vypustil?

Přístup inspekčních orgánů, ale i vyšetřovatelů se musí změnit. Bohužel, za téhle vlády, která má v případu velmi vážné podezření na střet zájmů, ale změny očekávat nelze. Nová vláda musí ve spolupráci se Sněmovnou tak, jak to navrhovala a navrhuje právě sněmovní vyšetřovací komise, iniciovat v zájmu účinnější ochrany přírody i legislativní změny. A také dovolte, abych na závěr poděkoval rybářům, kteří okamžitě po zjištění znečištění a otravy i s rizikem poškození vlastního zdraví šli situaci řešit. Děkuji. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan ministr tady řekl, že souhlasí s tím, co uvádí závěrečná zpráva vyšetřovací komise.

Já bych se ráda vrátila do minulého roku do prosince, kdy jsme tady na schůzi Poslanecké sněmovny Bečvu projednávali, a tenkrát tady Sněmovna přijala nebo podpořila můj návrh, ve kterém vyzvala ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k řešení havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, ale bohužel to se do dnešního dne nestalo, i když v tom daném usnesení z prosince minulého roku měl na to pan ministr Brabec dva měsíce. Stalo se to, že Ministerstvo životního prostředí předložilo novelu vodního zákona v březnu do připomínkového řízení, my jsme se k tomu za Pirátskou stranu vyjadřovali jak na úrovni krajů, které byly dotčeny Bečvou, tak za pirátský poslanecký klub.

A já jenom krátce zmíním, co tam vnímám jako velmi problematické. Problematické je, že ta novela pověřuje šetřením havárií na vodách vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Těch je v České republice dvě stě.

Takže to je důvod, proč současná novela je špatně navržena, s tím, že opravdu se snaží zavázat orgán, který k tomu není kompetentní, to znamená vodoprávní úřady, které spíše řeší povolovací agendu, než aby řešily havárie. Myslím, že příklad je dobře vidět i na Bečvě, kde pracovnice vodoprávního úřadu byla sotva několik měsíců ve své funkci a podle ministra životního prostředí by měla řídit vyšetřování takto závažné havárie.

Takže tolik k novele vodního zákona, kterou vnímáme jako velmi problematickou a neúčinnou, a hlavně takovou, že nezabrání dalším Bečvám, a myslím, že je to opravdu velmi špatně.

Děkuji za slovo.